Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zaznívá tady spousta argumentů, proč nepodpořit právě tento návrh ústavního zákona o obecném referendu. Jsou to většinou výtky právního charakteru a koneckonců i Jiří Mihola, předseda klubu KDUČSL, se k tomuto v tomto smyslu vyjádřil. Je to referendum na Krymu, kterého se jeden z předkladatelů zúčastnil, a který prohlásil, že referendum na Krymu bylo v pořádku.